Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na pana kolegu Skopečka.

Nechápu vůbec důvod, proč by se něco takového mělo zveřejňovat.

Ale z mého pohledu se jedná o princip.

A toto je přesně ten případ.

Děkuji za odpověď.

Nemám žádného přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, mohu rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom upřesnila. Vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti. Pokud já vím, paní ministryně je tady krátce, pokud vím od svých kolegů, tak tam byla celá řada připomínek z české strany, nicméně nakonec byla v tomto znění směrnice vyjednána. Nicméně vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv Ministerstvo financí, jenom na upřesnění. Já tomu rozumím.

Ustoupili, myslím tím, že jsme se s nimi ztotožnili, že pokud by to byla veřejnoprávní sankce, tak směřuje vůči společnosti a to jsme nechtěli. Chtěli jsme, aby skutečně ta sankce směřovala pouze vůči tomu jednotlivému členu, který porušil svou povinnost. A my máme takovou situaci už třeba v zákoně o obchodních korporacích, kde máme také soukromoprávní sankci vůči členům představenstva. Takže není to nic, co by náš právní řád neznal. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Nebo už, pane zpravodaji, půjdeme k pozměňovákům?

Pane zpravodaji...

Garanční výbor, což byl rozpočtový výbor, se usnesl na proceduře. Já vás s usnesením rozpočtového výboru seznámím: Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s případnými legislativně technickými úpravami, budouli ve třetím čtení předneseny. Nezaznamenal jsem, že by nějaké legislativně technické úpravy předneseny byly. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 300 v následujícím pořadí: Pozměňovací návrh pod písmenem B jako celek. Pozměňovací návrh pod písmenem C jako celek.

A na závěr Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

První návrh, pane zpravodaji. Rozpočtový výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.